Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu.

Děkuji, pane předsedající.

Neboli mi dovolte, abych jaksi komplementárně jenom řekl, že budu usilovat s panem kolegou Zlatuškou a s některými dalšími kolegy, aby členové výboru pro vzdělání, výboru pro bezpečnost a podvýboru pro integraci si udělali seminář, na kterém bychom prodiskutovali také integrační aspekty imigrace a pokusili se navrhnout v krátké době nějaký postup tak, aby mohla vláda v této věci konat. Zda to bude, nebo nebude legislativa, nechávám otevřené, ale myslím si, že bychom to měli probrat, abychom tuto restriktivní legislativu doplnili integračně. Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi, což bylo spíše prohlášení než diskuse ve třetím čtení, ale v pořádku. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Není tomu tak. Také ne. Vyzvu pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Zahradníčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko výboru, o totéž požádám vždycky pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, přeji vám příjemné dopoledne.

Vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů není navržená procedura hlasování úplně jednoduchá a výbor se přiklonil k tomuto postupu. Dovolte mi, abych vás požádal o trpělivost a také o pozornost. Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, A2, potom A3, A4.

Dále výbor navrhuje hlasování číslo dvacet legislativně technických úprav.

Dále potom bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Dále sděluji, že jsem připraven sdělit plénu Poslanecké sněmovny hlasování doporučení výboru pro bezpečnost. Děkuji panu zpravodaji.

Ještě někdo k proceduře? Budeme tedy hlasovat podle procedury s tím, že požadavek předkladatelky byl na samostatné hlasování v E8, což bude součást procedury.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Pravděpodobně ano. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Legislativně technické změny byly přijaty. Další hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Výbor souhlasí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji. Doporučuji hlasovat o bodu A3. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.